Nyní budeme hlasovat o návrhu A3. Garanční výbor doporučuje.

Kdo je proti? Hlasování 326, přihlášeno 130 poslanců, pro 53, proti 39. Tento návrh nebyl přijat. Poslední hlasování máme hlasování o návrhu B. Tento návrh upravuje pravomoc úřadu práce kontrolovat, zda uchazeč o zaměstnání není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Jedná se o hlasování 327, do kterého bylo přihlášeno 132 poslanců, pro 9, proti 66. Tento návrh nebyl přijat. Ano. Přednesu návrh usnesení.